Takže já určitě panu poslanci můžu poskytnout veškeré podklady a informace. Je to prioritní projekt.

Takže všechny ty úseky z Prahy až do Kladna jsou velice detailně naplánované. Finanční krytí.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Takže děkuji za slovo.

Tomu odpovídá i nastavení dotačních výzev, tak oblasti činnosti a investic.

Zde je největší důraz kladen na podporu trenérů a talentované mládeže.